My podpoříme, pokud neprojde tento pozměňovací návrh, podpoříme i pozměňovací návrh SPD, protože ten je pořád lepší v tuto chvíli než pozměňovací návrh vládní, jak byl předložen. Děkuji, paní ministryně. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nevidím. Prosím o případná závěrečná slova. Nejsou.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili v podrobné rozpravě?

Prosím ho o vystoupení v podrobné rozpravě.

Prosím, máte slovo v podrobné rozpravě. Já se v podrobné rozpravě hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 258. Děkuju pěkně. K faktické poznámce se hlásí pan kolega Nacher? Není tomu tak. Děkuju. Neeviduji tedy žádné přihlášky do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám, zda je zájem o závěrečná slova? Přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. Je potřeba se zeptat pana zpravodaje, zda je dohoda na tom, že můžeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích, to znamená, že můžeme přejít k třetímu čtení, případně zda je zájem a poptávka po tom, jednání přerušit? Nicméně tím, že zazněly pouze dva pozměňovací návrhy, myslím si, že můžeme pokračovat rovnou do třetího čtení. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Jiří Havránek bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Opět nikoho neeviduji. Rozpravu tedy končím.

Ještě jednou vám děkuji, pane místopředsedo.

Pokud tomu tak není, můžeme pokračovat podle navržené procedury.

Mezitím si dovolím, než kolegové dorazí, přečíst omluvy. Omlouvá se pan doktor Pavel Staněk z jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů.

Jako první tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Aleny Schillerové. Zahajuji hlasování.

Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji, další návrh.

Děkuji. Ptám se na stanovisko pana ministra. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 35, bylo přihlášeno 179 poslanců, pro bylo 79 poslanců, proti 90. I tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Pane zpravodaji, prosím o další návrh. O všech návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme tedy k hlasování o zákonu jako celku.